Jsou tam i dobré věci. To, že jejich ekonomika je nějaká, neznamená, že všechno je špatně. Takže je to nejmodernější způsob evidence tržeb v Evropě. Dělali jsme analýzy ve všech zemích. Byli jsme v Německu, v Rakousku, ve Francii. Ptali jsme se všude. Já si myslím, že je to zásadní opatření proti těm, kteří nás všechny okrádají. Rozpočet a lidi, protože se tváří, že platí daně, a neplatí.

Děkuji panu ministrovi financí.

Jestli povinnou osobou, která bude muset také být podrobena této elektronické evidenci tržeb, budou také obce.

Děkuji. Pan ministr má dvě minuty na odpověď.

Znovu opakuji. Ani obec. Děkuji. Budeme pokračovat. Prosím o klid ve Sněmovně. Dalším interpelujícím poslancem je pan poslanec Václav Klučka, který má interpelaci na pana ministra Milana Chovance ve věci Vrbětic. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pan ministr se dostavil. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Prosím kolegy a kolegyně, aby jiné debaty přenesli mimo sál. Prosím, pokračujte. Taky pěkně děkuji.

Pan ministr vnitra je připraven odpovědět, jaký byl postup Ministerstva vnitra ve věci muničního skladu ve Vrběticích. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, otázka Vrbětic vyvolala velkou debatu a diskusi nad vůbec způsobem nakládání a obchodování s municí po celé České republice. Já se obávám, že i po nálezech například na Pardubicku a jinde se ukazuje, že bude potřeba systémové a hluboké řešení. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, budeme tam tak dlouho, dokud bude potřeba.

Je to de facto vstupní surovina pro výrobu firmy Bochemie. S touto firmou jsme jednali.

To jsou tři varianty, které v současné době firmy mají. Má to několik problémů, které v současné době řeší velitel zásahu. U firmy Bochemie jsem si vědomi toho, že tato firma nainvestovala výrazné finanční prostředky včetně užití dotace. Ona garantuje udržitelnost projektu. Mohlo by zde vzniknout plnění v neprospěch státu. To znamená, jsme velmi obezřetní, na druhou stranu prioritou i v této věci je bezpečnost obyvatel, bezpečnost zaměstnanců a primárně i bezpečnost obcí v okolí. Já jsem skálopevně přesvědčen, že nasazení armády je nezbytně nutné.

Já se obávám, že doba, kdy jsme schopni z Vrbětic odvézt poslední kamion, je doba, která se blíží jednomu roku. Máme ambici to zrychlit.

V tom momentě to bude znamenat, že armáda bude moci postupně snižovat počet svých příslušníků, kteří tento areál hlídají. Firmy dostaly od státu nabídku do Květné. Květná je využitelná i v případě, že by se našly další sklady, kde je potřeba manipulovat s municí tímto způsobem, to znamená nabídnout firmám adekvátní uskladnění jejich majetku, než si vyřeší svoje problémy.